Ale tato vláda byla sestavena na základě výsledků voleb. A jakkoli bychom třeba raději vládli my, tak výsledek volby občanů my v SPD demokraticky respektujeme. Jinak k těm demonstracím jsem chtěl ještě dodat, že samozřejmě každý má právo demonstrovat, my také pořádáme demonstrace.

To, že některé politické síly rozehrávají permanentní boj proti výsledku voleb a že je to za podpory fakticky státní televize, to je víc než alarmující. To, že část elit s pomocí manipulací vyvolává tlak elit proti výsledkům voleb, je skutečně snaha o politický protidemokratický puč. Vládu získali komunisté, kteří volby tehdy vyhráli, za souhlasu prezidenta. Jak tedy nazvat ty, kdo svrhávají legálně zvolenou vládu, která vládne s demokratickou podporou demokratických stran demokraticky zvolených do parlamentu?

A my, SPD, místo abychom zpochybňovali my nebudeme nikdy zpochybňovat demokratický výsledek voleb, jako se tady snaží některé strany, my naopak vyzýváme všechny občany České republiky: Přijďte k volbám.

Dotace dostávají společnosti, jejichž konečnými vlastníky jsou nejbohatší čeští občané podle žebříčku Forbes.

Stát masivně podporuje velké firmy, aby dál rostly a likvidovaly malé podniky a malé živnostníky. Ten dotační systém, který likviduje střední třídu a konkurenci a nahrává oligarchům.